Děkuji a poprosím pana poslance Čižinského, který je přihlášen do rozpravy.

Rád bych promluvil o pozměňovacích návrzích E a D2. Jenom chci pro upřesnění říci, že se jedná o děti lidí s dlouhodobým pobytem.